V souvislosti se zvýhodňováním očkovaných osob už v několika případech Nejvyšší správní soud dal svým rozhodnutím jasně najevo, že dvojitému standardu nepřeje. Samotné absolvování očkovací dávky nemůže být jedinou podmínkou.

Soudci konstatovali, že rozhodnutí ministerstva nebylo v mezích zákona. Tím navazuji na názor řady právníků, že jakékoliv opatření, které by poskytovalo výhody pouze očkovaným osobám, by bylo diskriminační a v kontextu dosavadní judikatury by bylo pravděpodobně shledáno jako nezákonné.

Pro širokou veřejnost hladina protilátek v současné době stále definována není a současná právní úprava tyto skupiny občanů trvale diskriminuje. Přitom se jedná o statisíce občanů, kteří mají dostatek protilátek, protože již covid19 buďto prodělali, anebo jsou očkovaní. Navíc podle odborníků těmto osobám by další vakcinace mohla ublížit.

Ostatním občanům umožněme návrat do běžného předcovidového života. Českou společnost lze charakterizovat velkým počtem různých názorových proudů. Pokud chceme v praxi kvalitně řídit a rozhodovat, je dobré zohlednit všechny aspekty s rozhodnutím související. Podmínkou je ale umět dobře pracovat s různými názorovými proudy. Umění politiků je vydat takové rozhodnutí, které bude vyhovovat všem, respektive většině zastoupených stran. Politici vydávají rozhodnutí primárně s cílem eliminace rizik, s cílem odvrácení hrozby pandemie. V krizových situacích může hrozba poškodit kohokoli, a proto by měla být rozhodující jednotná a jasná.

Pandemie trvá již dlouho.

Proto vyžadujeme, aby se vláda při vydávání pravidel v souvislosti s pandemií koronaviru držela jednoduchých pravidel, jednotných pro všechny, jasných a srozumitelných, správných, to je řešících daný problém. Demokracie má různé podoby.

Návrhy na povinné očkování, respektive vydávání opatření, která rozdělují společnost na skupiny očkovaníneočkovaní jenom vyostřují dosavadní konflikty mezi lidmi a zcela zbytečně vytváří napětí ve společnosti. Politici ale musejí umět také lidi přesvědčit, získat na svou stranu. Přesvědčovat lidi bychom měli na základě relevantních informací, argumentů, vysvětlit podstatu problému a uvést logické argumenty. Svůj názor si vytvořili z informací, které měli k dispozici, vycházeli z vlastních dosavadních zkušeností. Není to jejich problém, že vidí věci jinak.

I názory na očkování se v různých zemích na světě odlišují. Některé země stanovují povinnost očkování pro starší občany, pracovníky veřejného sektoru, zdravotníky, policisty, zaměstnance v dopravě.

Různé přehledové tabulky lze snadno dohledat na internetu.

Na to poukazuje i skupina neočkovaných, že byla svědkem rozsáhlé kampaně pro očkování bez jakýchkoli informací o nežádoucích účincích, způsobu výroby, působení vakcín a podobně. Neočkovaní považují mediální kampaně za informačně nevyvážené a cílené propagaci nechat se očkovat. Hledejme řešení, které bude platné pro všechny. Postupujme jednotně tak, aby se nikdo rozhodnutím necítil být diskriminovaný jenom proto, že má svůj svobodný názor. Teď bych si ještě dovolil vás seznámit s otevřeným dopisem studentů lékařských fakult k současné situaci.